Děkuji. Tak také k obsahu, samozřejmě vytvořenému samotnými uživateli, který může mít velmi často charakter nevhodný pro nezletilé osoby. Stejným problémem je v dnešní době šíření nenávistného nebo násilného obsahu, který je prostřednictvím těchto platforem stále dostupnější. Vystavení spotřebitelů škodlivému obsahu nebo obsahu podněcujícímu k nenávisti a násilí může být podpořeno a je podporováno často také novými technickými funkcemi, jako je například živé streamování audiovizuálního obsahu na internetu. V důsledku technologického vývoje tak přestala regulace obsažená v předchozích unijních nástrojích odpovídat svému původnímu záměru a potřebám trhu a přinášela stále více a více disproporcí v regulační praxi.

Návrh je z hlediska svého obsahu dle mého názoru nekontroverzní a lze s ním bez dalšího vyslovit souhlas. Děkuji pěkně. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Foldyna. Tak věřím, že i panu kolegovi Foldynovi umožníte vystoupit tak, aby slyšel sám sebe. Dobrý večer, kolegové, kolegyně. Já bych chtěl k tomuto návrhu říct z pohledu našeho klubu SPD, že v důsledku implementace tohoto návrhu, tak jak jsme tady slyšeli, bude nutné navýšit rozpočet Rady, to jsme slyšeli a bylo nám potvrzeno v zásadě, že půjde o 10 milionů korun. Myslím si, že současná situace není situace, kdy bychom si mohli dovolit rozdávat, byť je to takzvaných 10 milionů korun.

Slyšel jsem své kolegy, kteří tam našli řadu nedostatků. Domnívám se, že akceptováním tohoto postupu bychom legitimizovali omezování jisté suverenity České republiky, a proto si za klub SPD dovoluji navrhnout zamítnout tento návrh zákona. Děkuji pěkně.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Došlo ke změně návyků v přístupu k vysílání a obsah, který je vytvořen uživateli, získal na významu. S ohledem na tenhle vývoj byl právě aktualizován také právní rámec. Byla posílena regulace nových služeb, jako jsou služby na vyžádání, dostupné převážně online. Cílem je srovnání podmínek s tradičním televizním vysíláním, kde naopak dochází k mírné liberalizaci v oblasti obchodních sdělení. Největší změnou je bezesporu zahrnutí online platforem pro sdílení videí, které budou rovněž poprvé podléhat pravidlům zajišťujícím lepší ochranu diváků a zejména nezletilých. Významnou měrou tam byla posílena v nové směrnici přeshraniční spolupráce, a to zejména spolupráce vnitrostátních regulačních orgánů.

Předkladatelem bylo Ministerstvo kultury a já jsem rád, že současné Ministerstvo kultury si pospíšilo s předložením v tomto sněmovním tisku 30. Řada konzultací za účasti dotčených subjektů z řad provozovatelů i státních orgánů se uskutečnila v prvním čtvrtletí roku 2019 a ministerstvo následně představilo už hotový návrh zároveň s jeho odesláním do připomínkového řízení, které probíhalo v první polovině roku 2020.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si je vědoma důležitosti procesu transpozice tohoto nového evropského předpisu, ovšem neměla takovým způsobem možnost ovlivnit rychlost legislativního procesu.

Tam se jedná o nějakých zhruba 10 milionů.

Rada se soustředila zejména na aktivity, které souvisejí s implementací nové směrnice v rámci evropských struktur. V průběhu uplynulého roku potom Evropská komise přijala pokyny, které mají členským státům pomoci při provádění revidované směrnice.

Děkuji za pozornost. Máme dvě minuty do konce, tak to zkusíme zvládnout. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Nikdo jiný se nehlásí. Ptám se na závěrečná slova pan ministr se hlásí. Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně.

My jsme připraveni diskutovat jak o té problematice, která se týká neslyšících, tak i to, co tady říkal kolega Berkovec ohledně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V obecné rozpravě zazněl návrh pana poslance Foldyny na zamítnutí v prvním čtení, čili budeme hlasovat... Ano, eviduji vaši žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili.